Paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli ten můj dotaz na pana senátora Bublana zapadl, každopádně odpovědi jsem se nedočkala.

Jak se bude posuzovat zákon na tuto tržnici?

Moc pěkně prosím pana senátora, aby mi odpověděl. Nyní pan poslanec Karamazov, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh na omezení prodejní doby je dalším ze série opatření, které má jasný cíl omezit naši svobodu. Levice ráda reguluje osobní život lidí. Teď si usmyslela, že bude nařizovat, jakým způsobem máme trávit volný čas, když o některých svátcích má být ve větších obchodech zavřeno. Osobně nejsem velký příznivec trávení volného času nakupováním. Sám raději vyrazím za sportem nebo do přírody. Ano, třeba nakupují. Možná je to jejich koníček, možná ale nemají jinou možnost, možná mají čas si v klidu rozmyslet co koupit a porovnat nabídky jen ve dnech volna. To ale senátory, kteří pro návrh hlasovali, zjevně nezajímá. Asi mají času na nákupy ve všední dny dostatek. Tento návrh je samozřejmě nebezpečný z principu. Vláda přestává oddělovat veřejný život a soukromý život. Stále častěji nám nyní chce stát nařizovat, jak se chovat v soukromém životě. Do toho ale instituce nemají strkat nos.

Zatím nám někteří politici chtějí nařizovat, co ve volném čase nedělat nenakupovat. Jsme ale jen krůček od toho, kdy nám budou chtít přikazovat, co ve volném čase dělat. Nerad bych se vracel do doby vynucených účastí na takzvaně spontánních oslavách Svátku práce či k povinnému vyvěšování vlajek, ať už mají barvu rudou, či modrou. Co je ale nebezpečného na nakupování o státním svátku? Čemu koupěchtiví občané škodí? Snad ekonomice, která díky vyšší spotřebě roste? Snad zaměstnancům obchodu, kteří si obvykle berou směny o svátcích dobrovolně Prosím levou část sálu, aby se usadila a nediskutovala. Snad zaměstnancům obchodu, kteří si obvykle berou směny o svátcích dobrovolně, protože jsou spojeny s lepším finančním ohodnocením? Proč je to levice, která škodí zaměstnancům a má záměr zrušit pracovní místa? Protože k rušení pracovních míst dojde. Na menší počet prodejních hodin bude logicky zapotřebí méně zaměstnanců. Proč se zabýváme neexistujícími problémy, místo abychom hovořili o výzvách dneška a čelili jim? Vyzývám proto členy Sněmovny, aby si tyto otázky položili a zbytečně nebrali občanům svobody, které tak těžko získávali. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

A já vám to klidně odcituji, abychom věděli, co nám tady ctěná horní komora poslala za odůvodnění: Co se týká výdajů ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů, budou spočívat v nákladech na správní dozor nad dodržováním zákona. Tečka, žádné číslo. Příjmy státního rozpočtu budou sníženy o zdanění zisku z tržeb z prodeje ve svátek. Žádné číslo.

Žádné číslo. Lze však předpokládat to je předpoklad většiny senátorů , že větší část tržeb se přesune do menších prodejen a do standardní prodejní doby, a proto k výpadku z daní nedojde. Všimněme si té argumentace. V první větě říkají naši ctění kolegové, že dojde k výpadku daní, i když to nespecifikují, a ve druhé větě říkají, že k žádnému výpadku daní nedojde. Tak buď platí věta první, nebo druhá.

Zase žádné číslo.

To je také hezká věta, velmi nelogická. Odhadnout to neumíme, ale víme, že to bude minimální rozsah. Ale senátoři říkají, že to není odhad, ale přitom autoritativně tvrdí, že to je v minimálním rozsahu. A to je všechno. Ale nemluvíme o těch příjmech z toho turismu, to už není nic. To byl první odstavec.

To se však týká jen velkých podnikatelů. Dopad na malé a střední podnikatele bude kladný, neboť zákon nepřímo omezí konkurenci od velkých podnikatelů. Tak já nevím, jestli je to podpůrné stanovisko k tomu návrhu zákona, nebo naopak věta, kdy bychom měli být obezřetní, že někdo chce zákonem omezit konkurenci a sám se k tomu hlásí.

Konec důvodové zprávy. A teď bez legrace. Já si opravdu nejsem jist. Tak když tady pan kolega poslanec Junek říká, že třeba by cyklisté mohli mít 0,5 promile, protože mimo jiné ve Francii, tak vláda říká ne, to nám závidí, že to nemáme. Takový argument, že my jsme dali 200, protože 200 mají Francouzi, a pokud chcete, kolegyně a kolegové, tak si to v těch výborech změňte, svědčí o té kvalitě návrhu více než nějaká sofistikovaná kritika z řad opozice.

Faktická poznámka pana předsedy Kalouska a potom ještě pan poslanec Fiedler. Já vzhledem k těm zahraničním autoritativním vzorům bych chtěl poprosit předkladatele, jestli by nám nemohl říci, jak je to v Chorvatsku.